Slyšíte mě, pane poslanče? Samozřejmě tím celá věc nekončí, následuje disciplinární řízení u mandátového a imunitního výboru.

Poté s přednostním právem pan předseda Válek. Vážené dámy a pánové, já bych se chtěl důrazně distancovat od tohoto jednání.

Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Já bych se chtěl kolegům z koalice za sebe a za všechny z opozice velmi omluvit, protože my nemusíme s vašimi názory souhlasit, my nemusíme podpořit nouzový stav, ale všichni respektujeme vaše názory, považujeme vás za korektní partnery, považujeme vás za korektní kolegy a uděláme všechno pro to, aby správné věci, které navrhujete, byly schváleny. A doufám, že všichni ti, kteří jste se dívali prostřednictvím pana předsedajícího na primitiva, který jako argument používá brachiální násilí, teď chápete, kdo hájí názory popíračů existence koronaviru a nutnosti očkování! Pokud se cítíte být stejnými nemám slušný výraz pro toto jako prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Volný a jeho kolega, tak pak ano, nenechte se očkovat!

O slovo je přihlášena paní poslankyně Válková, připraví se paní poslankyně Valachová. Děkuji.

Je mi to velmi líto, ale o to více v těch vystoupeních bychom měli klást důraz na to, abychom byli spíše příkladem, a ne odpudivým příkladem.

A odehrálo se to také na půdě Sněmovny.